Takže jestliže dotáhneme EET do konce, tak věřte tomu, že ten úspěch a finanční pozitivní dopad se dostaví. Je potřeba ho dodělat, je potřeba ho dodiskutovat, je potřeba ho hlavně zavést na všechny složky, a pak to bude fungovat. A věřte tomu, že společnými silami dojdeme k tomu, že ho budeme umět posunout a kontrolovat tam, kde je potřeba. Děkuji. Děkuji.

Všechno faktické poznámky.

Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Dámy a pánové, ještě jsem zapomněl jeden takový aspekt, který mě bohužel pronásleduje poměrně dlouhou dobu od zavedení EET.

Takže tady vidím ten pozitivní přínos EET. Děkuji. Děkuji. Připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl také zareagovat krátce na pana kolegu Bláhu vaším prostřednictvím.

Děkuji.

A ještě mají ten model v červených číslech.

Tak jednoduchá otázka pro pana poslance prostřednictvím pana místopředsedy. Kdo vymyslel čtyři vlny? Byla to opozice, nebo hnutí ANO? Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Skopeček s faktickou.

Bylo to hnutí ANO. A už při samotné debatě jsme říkali, že ten projekt je od samého začátku špatný.

Takže ten vrak jste pustili na ty silnice vy.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já rozumím tomu, že když se zavede nějaký nový systém, že chvíli trvá, než si sedne. Tomu rozumím. Ale ještě před zavedením EET jsem měl strašné obavy z toho, kolik bude třeba nakonec zavést výjimek, jak tato pravidla budeme průběžně měnit. A to je právě to, co trápí české podnikatele, že se stále něco mění, že se nezavedou stálá pravidla. To je moje poznámka. Děkuji. Vrátíme se tedy do standardních přihlášek do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Dominik Feri.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přihlásím. Já bych si dovolila zareagovat na pár věcí, které tu zazněly, protože mě samozřejmě nenechaly klidnou.

Ta moje reakce zní: Odhady Ministerstva financí se naplňují. Ministerstvo financí od počátku příprav elektronické evidence tržeb odhaduje roční přínos a to si dohledáte ve všech našich zdrojích na stránkách, opakovala jsem to xkrát v médiích na inkasu daně z přidané hodnoty a inkasu daně z příjmů zcela konzistentně, a to ve výši 18 mld.

A teď prosím další čísla.